Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se hlásí pan ministr Chovanec. Máte slovo, pane ministře. My jsme strávili s našimi experty, nebo experti Ministerstva vnitra, s ním hodiny a hodiny debat. Hledat nějakou cestu, hledat argumenty. A po těch hodinách a hodinách debat jsme se nikam neposunuli. A i to je život. Prostě já si myslím, že legislativní proces má určité zásady. Ta zásada je, že to prochází výbory. A pokud tento návrh je takto špatný, tak výbor hospodářský, případně jiný ho měl zastavit. Já dnes dávám návrh na vrácení do druhého čtení ne proto, že bychom chtěli my jako Ministerstvo vnitra měnit své návrhy, ale proto, aby hnutí ANO a pan kolega Pilný měli šanci připravit komplexní pozměňující návrh. My chceme, aby se lidem jinak vydávaly cestovní doklady a další věci, což ten návrh obsahuje. A je teď na vás kolegové, abyste tedy přesvědčili při debatě v Poslanecké sněmovně o tom, že to řešení, které navrhujete, je funkční a je ho možné provést. Já chci upozornit pouze na jednu věc. Opravdu jsou hodně zavedeny v České republice. Ale údajně tyto karty fungují pouze při platbě malými částkami. To nemůže, protože ta identifikace není natolik bezpečná.

Protože až dojde k soudním sporům, že byla zneužita, tak stát bude hradit škody, které lidem vzniknou. My pouze chceme udržet princip bezpečnosti a bezpečnosti těchto přenosů, abychom kryli stát. To znamená, aby pro stát nevznikaly obrovské škody při následných soudních sporech. Znovu opakuji, že žádám Poslaneckou sněmovnu, aby se tento návrh vrátil do druhého čtení, a vyzývám prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Pilného a experty hnutí ANO na IT, aby připravili komplexní pozměňující návrh. Já vám děkuji, pane ministře. Jako další je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Vojtěch Filip. Po něm přihlášen řádně pan poslanec Klán. Děkuji, pane předsedající.

A skutečně to se dostalo do tak složité situace po tom, kdy začaly platit ty občanské průkazy bez údajů, že to nebezpečí, o kterém tady mluví ministr vnitra je obrovské. My v podstatě budeme odpovědni za škodu, kterou způsobil stát tím, že dokumenty nesvědčí o tom, že ten, kdo podepisuje nějakou smlouvu, je svéprávný, že není omezen na právních úkonech a že skutečně nevytváříme my jako stát ty bílé koně. To prostě není legrace.

A já bych tedy prosil, aby ministr ještě jednou vystoupil. Já jsem přesvědčen, že komplexní pozměňovací návrh musí vzejít z vlády. Ale tohleto je věc, kterou musí předkladatel vládního návrhu zákona, Ministerstvo vnitra, předložit sem do této Sněmovny. A řekněte mi nějaký termín. Já to tady přeci vůbec nepolitizoval. Mohl bych tady zpochybňovat některá vystoupení, která se tady dotýkala spíš politických problémů. Ale tohle je vážný společenský problém, kdy stát odpovídá za vytváření bílých koní. To si myslím...